Velice děkuji.

Ne tak trošku, to byl úplný výmysl.

Věděla to, bylo to vědomé a bylo to velmi nebezpečné. Ty výhrůžky násilím, vulgarity, opravdu věci, nepřála bych to vůbec nikomu, jsou totiž něco, co se znásobilo se sociálními sítěmi. Ale bylo to přítomné vždy, vždycky se míchaly nějaké vášně na základě nepravd. Takže lži a dezinformace můžou spouštět takové věci. Ta klíčová věc je: lež není názor.

Děkuji.

Děkuji. Další s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Juchelka. Pane poslanče, máte slovo.

Druhá konkrétní věc.

Prostě a jednoduše jste udělala zmatek na pár hodin na pražské burze. Takže pokud tady vy nějakým způsobem adorujete za to, abychom mluvili vždycky pravdu a abychom nelhali, abychom ty informace neposouvali, tak bych byl moc rád, a opravdu si vás vážím, abyste nedělala to samé a nenaskakovala vždycky na to, co někde uslyšíte, a přeposíláte to. Víte proč? Protože jste opravdu váženou místopředsedkyní vážené Poslanecké sněmovny a nesluší se to. Děkuji za dodržení času. Další s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Lang.

Sám jsem se hlásil a pomáhal, jako se snažili a snaží pomáhat všichni slušní a normální lidé.

Děkuji. Prosím.

Tak to vyšlo v jednom průzkumu. Takže téměř polovina národa. Na tom chci zdůraznit, to jsou šílené věci. Naopak to, že se někomu nelíbí nějaká věc, co o něm řeknu já. Já jsem naprosto v souladu s tím, že chci, aby to opět také prošlo soudním dokazováním. Jenom jsem přesvědčená o tom, že jsem neřekla vůbec nic špatného, že mi prostě záleží na tom, abychom zůstali liberální společností, společností, kde je možný názorový střet, a společností, kde se nesmazává rozdíl mezi politickým zápolením a šířením naprostých lží o protivnících. Děkuji za dodržení času.

Pane poslanče, máte slovo. Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. My se trochu motáme v kruhu, protože pořád mně není jasné, jak rozlišit záměrnou lež od toho, když člověk se splete z důvodu toho, že nemá dostatek informací, že prostě nemá kapacitu mentálně, aby to pochopil nebo přijal ty informace. Kde je ta hranice, jak ji najít? A pak je otázka, jestli teda tyto lidi pak začít trestat, protože pak dojde k tomu, že si tady vytvoříme, řeknu to možná nadneseně, jako brutálně autocenzuru, že lidi budou mít strach cokoliv, co nebudou mít stokrát ověřeno, uveřejnit.